Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla zmínit ještě o jednom svém pozměňovacím návrhu, kterým mířím právě na složení rady modernizačního fondu stejně tak, jako předřečník kolega Schiller.

Takže proto jsem vlastně navrhla ten pozměňovací návrh, ve kterém chci, aby radu jmenovala až vláda a nebyla takto pevně stanovena v zákoně. Děkuji. Poprosím pana poslance Zahradníka, který je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Čižinský. Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Ale na druhou stranu proti tomuto názoru máme jiné názory.